Plně hradit.

Vůbec, žijete opravdu mimo realitu, protože v mnoha regionech vůbec zubaři dostupní nejsou pro občany. Například já jsem zvolený poslanec za Moravskoslezský kraj a nejenom tam, v příhraničních oblastech, je zubařů nedostatek.

A zase chcete brát peníze ze zdravotnictví, abyste právě mohli lidem za pár měsíců říct: nejsou peníze, budete si platit víc a víc. Nebo nejlépe všechno, podle názoru Fialovy vlády evidentně.

Ostatně proto tady také dlouze mluvím, protože jsme to avizovali, že samozřejmě budeme vám to vysvětlovat tady dlouze, že to, co děláte a jak chcete okrást zase všechny občany České republiky, že to je špatně. Tady bych snad jenom připomněl, aby to zaznívalo opakovaně, že to byli právě poslanci Fialovy vládní pětikoalice, a vy jste si tady prohlasovali letos zvýšení platů politiků.

To je opravdu plivnutí do tváře všem občanům.

Českou republiku tedy vede prokazatelně nejhorší premiér na světě. Je to opravdu mezinárodní ostuda, kterou nám dělá Fialova vláda, a totální selhání nejen premiéra Fialy, ale i celé vládní pětikoalice. To si opravdu naše země a naši občané nezaslouží. Zdálo by se, že horší už to být nemůže, ale tahle vláda nám všem, a to jak opozici, tak svým vlastním voličům, připravuje nové těžké rány pod pás, nová zklamání, nová likvidační opatření nejen proti starým lidem, ale také proti firmám, rodinám, všem lidem a proti celé naší zemi.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo.

Ten hlavní problém, který my tady máme v mediálním prostoru, stokrát opakovaný, jsou nepravdy a lži, které stále dokola i pan premiér a vláda opakuje. Mě až včera napadlo, abych udělal a já myslím... a já doufám, že to konečně všichni pochopí. Já jsem tady potkal děti ze základní školy, tady jsou taky děti...

A ta hlavní lež je, že nám hrozí bankrot našich financí. Pan premiér říká, že když neuděláme něco, tak hrozí bankrot.